Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Návrh byl připraven Ministerstvem financí v úzké spolupráci s Českou národní bankou. Důvodem předložení návrhu zákona je opět implementace novely směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, známé pod zkratkou BRRD. Cílem novely směrnice BRRD, tedy i předkládaných úprav zákona, je dále posílit efektivnost regulatorního rámce pro řešení krizí a odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům. Mezi hlavní změny, které zákon přináší, patří sjednocení evropského rámce pro řešení krizí s mezinárodním standardem k požadavku na celkovou kapacitu absorbovat ztráty, kdy nově dochází k odlišení takzvaného vnitřního a vnějšího požadavku na kapitál a způsobilé závazky, a tím související vymezení osob podléhajících řešení krize a skupin podléhajících řešení krize.

Návrhem zákona se rovněž zavádí omezení prodeje podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům, tedy například občanům, neboť se jedná o poměrně komplexní nástroje. Dále se rozšiřuje pravomoc České národní banky vyhlásit moratorium na závazky již ve fázi předcházející řešení krize, a to za účelem zabránění dalšího zhoršení finanční pozice instituce. Rovněž jsou navrhovány úpravy zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu prováděné v reakci na dosavadní zkušenosti a v reakci na posouzení transpozice původního znění směrnice ze strany Evropské komise.

Garančním výborem navrhl organizační výbor výbor rozpočtový, o čemž budeme hlasovat. Jinak jak zaznělo, jde o implementaci evropského práva, konkrétně evropské směrnice, která řeší ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Tato směrnice stejně jako ty předchozí navazuje na takzvané normy Basel, které stanovují už řadu let regulatorní prostředí na finančním trhu. Co se týká této konkrétní směrnice, hlavními změnami je vymezení osob podléhajících řešení krize, úprava minimálních požadavků a vnitřních minimálních požadavků při řešení krize finančních institucí. Řeší se tu nově, resp. upravuje a zpřísňuje se prodej takzvaných podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům.

To je asi na úvod vše.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Jana Volného. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. To byl jediný přihlášený v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Není tomu tak.